Je třeba si uvědomit, že státní rozpočet, který tady schválíme, má na situaci v těch méně rozvinutých regionech největší vliv ze všech zákonů, které tu projdou. Proto je nutné debatovat zejména o parametrech, jako jsou investice, a ve druhém čtení i o konkrétních opatřeních, která mohou regionu pomoci.

Zase se Moravskoslezský kraj dostává na vedlejší kolej. Děkuji za pozornost. Děkuji paní poslankyni Havlové za její příspěvek. Než předám slovo panu poslanci Kučerovi, který je dalším řádně přihlášeným, přečtu ještě omluvy.

Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, již mí předřečníci upozorňovali na nekorektní příjmy a výdaje, které jsou součástí návrhu rozpočtu ministra Babiše na rok 2015. Chtěl bych upozornit na jeden z mnoha příjmů státního rozpočtu, který je postaven na vodě, nebo lépe řečeno na uhlí.

Samozřejmě tomu odpovídá i navýšení nákladů těžebních společností o tuto částku, kterou nakonec zaplatí občané. Bez takové analýzy nelze návrh akceptovat. K takové analýze či diskusi vůbec zatím nedošlo a navíc v tuto chvíli není oficiálně znám, a už vůbec ne schválen návrh novely horního zákona, který by byl oporou předloženému návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2015. Dokonce dosud nejsou ani zahájeny práce na zadání velké RIA, která je pro přípravu této legislativní změny naprosto nezbytná. Na těchto neprojednaných a neschválených příjmech je postaven váš rozpočet, pane ministře Babiši. Vzkaz nejenom pro těžební společnosti, ale především pro obce, zejména z Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Pokud totiž bude navýšena v budoucnosti úhrada za vytěžený nerost, tak tato částka musí být především příjmem obcí a krajů dotčených těžbou, nikoliv pouhým příjmem státního rozpočtu. Já se vás musím zeptat, pane ministře Babiši, jak využijete oněch 580 milionů, o které navyšujete státní rozpočet. Nikde totiž nevidím výdaj 580 milionů, o který by se navýšila pomoc obcím dotčeným těžbou. Ovšem vidím zde jiné výdaje, které budete muset pokrýt, třeba navýšení platby za zelenou naftu pro Agrofert.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Rozhodně předpokládám nějakou závěrečnou řeč pana ministra Babiše, takže asi k tomu, co tady říkal můj předřečník, by bylo dobré, abychom slyšeli, zda tedy ta částka, o kterou chce navýšit poplatky za těžbu, je podložena nějakou detailní analýzou, protože když prostě například v Moravskoslezském kraji ještě přidáte do té mizérie, která se tam ekonomicky kolem dolů odehrává, další, tak to může být poslední kapka. Pak tam budete lít ty stovky milionů na sanaci, udržení pracovních míst a tak.

Pokud tady paní kolegyně Havlová říká, že posíláte tímto rozpočtem Moravskoslezský kraj na vedlejší kolej, já s ní naprosto souhlasím. Je nějaký ekonomický růst.

Bude stačit, když dojde k ekonomickému ochlazení. Těch signálů je celá řada. Nevím, kde je ekonomický potenciál pro nějaký větší růst v zemích Evropské unie, které začínají být ve svém celku strašákem světové ekonomiky.

Pokud se týká vědy, tak naprosto souhlasím s panem kolegou Pilným, až na to, že vaše hlasy koaliční a nejvíce si myslím v tu chvíli hlasy ANO a sociální demokracie jste tady schválili změny, které se týkají jednotného inkasního místa, třetí sazby DPH a zrušení již platné jedné sazby. A v tom balíčku bylo také schováno zdanění investičních fondů, regulovaných fondů. Jestli jste chtěli zasadit ránu budoucnosti, tak to se vám dokonale podařilo. Samozřejmě máte šanci na reparát případě, že pokud se nemýlím tak tento legislativní bič na české občany a podtržení budoucnosti leží v Senátu, takže vám to možná vrátí s tím, abyste to vrátili zpátky, a tam, kde jsou tyto nástroje inovací zneužívány, tak že tomu drobnými úpravami zabráníte. Ale to, co jste udělali, tak to je opravdu řízené zaostávání České republiky. K efektivitě investic. Podvýbor pro letectví, kosmonautiku a inovace požádal Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby udělalo jakési hodnocení efektivity investic. Slíbili, že to bude někdy v lednu. Požádali jsme, aby udělali konkurenceschopnost finančních nástrojů pro inovace, to také má být zhruba v tomto horizontu. Samozřejmě situace se změní, pokud si dáte říct a vrátíte to tam, kde to bylo, alespoň to zdanění na pěti procentech. Co je velká pikantérie, že ještě jako že se českým občanům vysmívá tato vláda, tak ty spekulativní investice, to znamená investování do různých akcí, což já považuji za jistou míru spekulace, tak vzhledem k chátrající české burze jenom vybízíte české občany, aby své peníze, svůj kapitál odlili prostě na zahraniční burzy a tím pádem byly motorem cizích ekonomik. Docela tímto nástrojem bych si dokázal představit, kdybyste dostal zadání zlikvidovat do budoucna českou ekonomiku a kapitálově ji vyhladovět. Myslím si, že rozpočet jak je vidět, tak už se neshodneme ani na číslech, zřejmě se za čas neshodneme ani na tom, odkud kam teče Vltava, jak se máme chovat v národních parcích apod.